Čili dobrá zpráva je, že Česká republika je na tom dobře. Jsme schopni ty problémy vyřešit. Ale chtěl bych upozornit, že by nás docela mělo zajímat, že tato situace je daleko horší v ostatních zemích regionu střední a jihovýchodní Evropy.

Pro zimní období tedy hrozí problémy nejen v dodávce plynu, ale i elektřiny a pevných paliv.

Proč to říkám?

Potřebujeme nutně dohodu. Je nutná dohoda optimálně Ukrajina, Rusko, EU a Spojené státy. V ekonomické oblasti nepochybně především je nutné řešit asociační dohodu a její dopady.